Na mnohé dotazy jsme se od pana ministra z různých stran, nejenom ode mě, odpovědi prostě nedočkali. Mrzí mě, že nedal také šanci znovu tento zákon, tuto novelu prodiskutovat. Dával jsem návrh k novému projednání ve školském výboru. Myslím si, vážené kolegyně, vážení kolegové, že rezignace na kvalifikaci je prostě chyba. S nedostatkem učitelů, a u nás je to problém především určitých regionů, to víme, se potýkají v Rakousku, v Německu i v jiných zemích, ale nepostupují takhle zjednodušeně jako my. Opakovaně se tady hlásíme a zdůrazňujeme Finsko. Naplno říkám: chtěl bych, aby české školství bylo jako finské.

Máte pravdu, pane ministře. S tímto přístupem nejenom Finsko, ale ani Rakousko a Německo nedoženeme. A budeme si muset dát velký pozor, abychom nejen na tyto země nezačali brzy ztrácet. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážený pane ministře, dovolte mi, abych se v rámci třetího čtení vyjádřila k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které pokládám za důležité nebo které jsem spolu s ostatními kolegy podala. Nejprve zareaguji na obecnou rozpravu, která je dnes vedena.

Ani toto samozřejmě není dobrá zpráva. Chtěla bych poděkovat odborné veřejnosti, ale také skupinám učitelů i ředitelů, odborným asociacím, kteří se na nás obracejí a dávají nám informace, argumenty týkající se právě tématu kvalifikovanosti nebo nekvalifikovanosti.